Opozice ráda používá termín jako živnostník, malý podnikatel apod., aby vzbudila dojem, že se evidence bude týkat výhradně malých podnikatelů. Elektronická evidence tržeb má nastolit rovné podnikatelské prostředí, a z principu tedy nemůže obsahovat výjimky podle výše obratu ani jedním směrem. Takže pro připomenutí: Evidenci bude podléhat největší i nejmenší podnikatelský subjekt, který přijímá platby v hotovosti.

Buďme tedy v tomto ohledu korektní a nelžeme našim občanům. Proč potřebujeme evidenci tržeb? Pan předseda Fiala zde několikrát uvedl, že evidence tržeb je zbytečná, že Finanční správa už dnes má dostatečné nástroje k výběru daní a zamezení daňových úniků v oblasti hotovostního placení. Bohužel se vždy zastavil v polovině a nesdělil nám, jaké že nástroje to jsou. A já jsem si jistý, že nám to nesdělí ani dnes, protože takové nástroje prostě Finanční správa dnes nemá a historicky nemá.

Podle daňového řádu je vždy úkolem správce daně prokázat nevěrohodnost evidence hotovostních plateb předložené daňovým subjektem, respektive podnikatelem. To není, až na do očí bijící případy agresivního krácení tržeb, prakticky možné.

Reálná kontrolní kapacita Finanční správy je zhruba na třech procentech uvedeného počtu.

Aby mohl správce daně ověřit, že podnikatel vykázal v kontrolovaném období všechny hotovostní příjmy, musí mít k dispozici údaje o veškerém nakoupeném zboží či materiálu, dále o prodaném zboží včetně skutečných prodejních cen a o změně stavu zásob na počátku a na konci zdaňovacího období.

Není vždy možné spoléhat se na předložené nákupní doklady, jelikož i tyto doklady mohou být podnikatelem, který chce podvádět, samozřejmě předloženy jen v takovém objemu, aby odpovídaly vykázaným tržbám. Toto souvisí s fenoménem anonymních nákupů mimo velkoobchodní sklady, kdy nepoctivý prodejce nakoupí své zboží v běžném hypermarketu, aby Finanční správa nemohla získat potřebné informace o nakoupeném zboží od velkoobchodního dodavatele. Asi nikoho z přítomných nepřekvapí, že existuje ale i řada velkoobchodů, které nevykazují tržby a prodávají mimo jakoukoliv evidenci za hotové. Koho to překvapí, doporučuji, ať se jde zeptat těch podnikatelů, kterým tyto sklady dělají nekalou konkurenci. Pokud podnikatel nákupní doklady neuvede ve svých formálně bezvadných evidencích, je prakticky nemožné mu zatajené příjmy prokázat. Jak to má všechno Finanční správa zkontrolovat? Postavit do každé provozovny jednoho kontrolora skutečně není možné. Další zásadní problém za současného stavu představuje skutečnost, že pokud se již podaří správci daně prokázat, že podnikatel příjmy zatajil, vyvstává problém stanovit daň podle takzvaných pomůcek, tedy porovnáním srovnatelných daňových subjektů a jejich daňových povinností. V některých oborech podnikání dosáhl fenomén krácení tržeb takového rozsahu, že velká část podnikatelských subjektů vykazuje trvale nízkou či nulovou daňovou povinnost.

Zatajené příjmy mají zásadní dopad do odvodové povinnosti podnikatelských subjektů. Dochází ke krácení daní z příjmů, což má následně dopad i do odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Zatajená hotovost je dále využívána k vyplácení černých mezd, čímž se efekt násobí, dochází ke krácení daně ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Mnozí podnikatelé toho zneužívají.

Máli být dosaženo cíle, to znamená minimalizace daňových úniků souvisejících s krácením tržeb, je tedy z pohledu podnikatelů elektronická evidence tržeb nejméně zatěžující možností z těch, které přicházely v úvahu. Jedná se o opatření, které splňuje požadavek proporcionality, představuje minimální administrativní zátěž, minimalizuje libovůli správce daně v tom, kam zamíří daňovou kontrolu, a přinese podnikatelům, kteří řádně vykazují tržby, výhodu v podobě snížení počtu daňových kontrol. Celkově potom dojde i k narovnání podmínek podnikatelského prostředí, kdy poctiví podnikatelé získají důvěru v rovnost podmínek podnikání, a tím bude posílena i motivace podnikatelů k placení daní. Jaké má efekty zavedení elektronické evidence tržeb?

Jak je uvedeno v závěrečné zprávě hodnocení dopadu regulace, očekávaný dodatečný daňový výnos na dani z příjmů a dani z přidané hodnoty v sektorech stravování, ubytování a obchodu, tedy za první dvě fáze evidence, je až 12,5 miliardy korun ročně. Za ostatní sektory je potenciál dodatečných výnosů 5 až 6 miliard korun ročně. Takže celkový daňový výnos po plném náběhu evidence tržeb bude cca 18 miliard korun ročně. Musíme si uvědomit, že jde o sdílené daně a že z těchto 18 miliard ročně půjdou přibližně 4 miliardy korun ročně do rozpočtů obcí a přibližně 1,5 miliardy korun ročně do rozpočtů krajů. To znamená více investic do lokálních projektů, do infrastruktury, obcí, do školek apod. A já se ptám pana poslance Gazdíka: Kdo to tu minule zpochybňoval, co mu na tom vadí, že obce a kraje dostanou více peněz? Tady je to na stole.

Mimochodem je nesmysl, že Ministerstvo financí odhadovalo výnos na 12,5 miliardy korun jak pro první dvě fáze, tak pro plný náběh evidence.

Zároveň je znovu potřeba zdůraznit nejzásadnější, byť penězi nevyčíslitelný přínos narovnání tržního prostředí v české ekonomice, nastavení férové konkurence, zefektivnění a narovnání pokřivených ekonomických vztahů, podpora té velké většiny našich podnikatelů, kteří hrají podle pravidel a o jejichž peníze je zde opozice okrádá svými obstrukcemi. Pan předseda Fiala se nám tu minule pokoušel argumentovat příkladem Švýcarska, které má nízkou míru zdanění a současně nízkou míru šedé ekonomiky. Možná by bylo dobré připomenout, že například skandinávské země rozhodně nízkou míru zdanění nemají, a přitom šedá ekonomika tam dosahuje průměrných až podprůměrných hodnot. Také by si pan předseda Fiala měl uvědomit, že ve Švýcarsku je podnikatel, který podvádí na daních, vyloučen ze slušné společnosti a ztrácí důvěru svých zákazníků a obchodních partnerů.